Jsme v situaci, kdy zazněla závěrečná slova, a měli bychom přistoupit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prosím pana předsedu Chvojku, který je zpravodajem, kterého tady zatím nevidím... a už je tady, aby nás seznámil s návrhem procedury a provedl nás hlasováním o pozměňovacích návrzích.

Proceduru mám před sebou, byla schválena na schůzi ústavněprávního výboru. To znamená, je to standardní postup.

Pojďme se, pane místopředsedo, do toho pustit. Já bych přece jenom byl pro, abychom ten návrh procedury, tak jak je předložen garančním výborem, schválili hlasováním.

Dám panu kolegovi přednost. Takže prosím, pane poslanče, pokud se hlásíte k proceduře, tak vám dám slovo. Pane předsedající, děkuji za slovo.

Ptám se pana zpravodaje, zda souhlasí s takovýmto návrhem? No ne, tak já jsem to krátce konzultoval tady s předsedou ÚPV a předsedou podvýboru a tvrdí, že to není možné. To znamená, rozumím návrhu pana kolegy Luzara, ale legislativně to nejde. Ještě se hlásí předseda ústavněprávního výboru k této proceduře. Prosím, máte slovo. My jsme na začátku druhého čtení schválili, že projednáváme ve znění usnesení ústavněprávního výboru.

Ale návrh na to, aby se o něčem z těch bodů hlasovalo zvlášť, by musel být podán. A také jsme na to tady tak upozorňovali. Ve druhém čtení není možné ho vyčlenit do čtení třetího, protože se opravdu jedná o podklad, o kterém tato Sněmovna rozhodla, že bude hlasovat jako o celku. Děkuji za pozornost. Děkuji za vysvětlení. A protože tu existuje názor, že nelze hlasovat o návrhu pana poslance Luzara, já bych to celé vyřešil tím, že budeme hlasovat o návrhu procedury tak, jak ji předložil garanční výbor a jak ji tady přednesl pan předseda Chvojka.

Takže nyní budeme hlasovat o proceduře tak, jak byla navržena. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat a budeme postupovat podle navržené procedury, kterou jsme nyní schválili.

To znamená, hlasujeme o legislativně technických úpravách, všech. O všech legislativně technických úpravách, ano.